Děkuji paní poslankyni i panu ministrovi. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.

Jak prosím vysvětlíte toto porušení zákona, resp. zákonů? Jsou to dva zákony. Na tento můj dotaz jste, když jsem ho položil v rámci projednávání bodu vymahatelnost práva během jednání Sněmovny, odpověděla cituji: